71.

Zeptám se paní ministryně, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. V návaznosti na druhé čtení sněmovního tisku a jeho následné projednání v garančním rozpočtovém výboru mi dovolte už jen stručně shrnout hlavní cíle a obsah zákona. Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění představuje transpoziční normu, kterou se do našeho právního řádu implementuje evropská směrnice Já se velmi omlouvám, paní ministryně. Já prosím o klid ve Sněmovně! Prosím známé firmy, aby nerušily... Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Návrh zákona však také obsahuje prvky národní úpravy, která reaguje na některé specifické problémy tuzemského pojistného trhu, a jejich společným cílem je ochrana spotřebitele. Těmito problémy jsou zejména poškozování klientů při sjednávání životního pojištění, problém nízké odborné kvalifikace distributorů pojištění a značně omezených současných dohledových nástrojů České národní banky coby příslušného orgánu dohledu. Jádro zvýšení ochrany spotřebitele při sjednávání pojistných produktů spočívá především v posílení odpovědnosti pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů za kvalitu jejich distribuční sítě a dále v důrazu na to, aby byl klient srozumitelně a transparentně informován o podstatných aspektech pojištění, které je mu nabízeno.

Zákon dále zavede nový standard odborné způsobilosti prodejců pojištění, a zatímco stávající systém požadavků na odbornost distributorů pojištění je postaven na formálním ověřování teoretických znalostí ze všech pojistných odvětví, nový zákon oproti tomu zdůrazňuje potřebu spíše hloubky než šíře tzn. znalosti těch konkrétních produktů, které ten zprostředkovatel nabízí, což je nezbytné pro kvalifikované jednání se zákazníkem.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni. Otevírám rozpravu. Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Nebudu opakovat to, co říkala paní ministryně, nicméně čtyři měsíce práce, tak jsem vám všem chtěl poděkovat, protože je to naše společné dílo. Je nutné si říct, že v prvním čtení jsme měli 73 pozměňovacích návrhů. Snažil jsem se vyjít vstříc všem jednotlivým připomínkám a připomínkám klubů. Ve druhém čtení nakonec bylo ještě 10 pozměňovacích návrhů, které měly některé vazbu právě na to první čtení, takže upravují některá první čtení. A samozřejmě že jsme se sešli mnohokrát s Českou národní bankou, která je dneska vlastně ten, který registr vede. Je nutné říct, že v pojištění se točí, a já už jsem to tady možná říkal, zhruba 330 mld. korun a že dneska různých typů distributorů je zhruba 135 tis. registrovaných u České národní banky a že reálně fungujících distributorů je zhruba 35 tis. Není tady žádné omezování, ale jde spíš jenom o vyčištění, kdo skutečně reálně v distribuci pojištění funguje. Původně Česká národní banka žádala, abychom prodloužili termín účinnosti tohoto zákona o pět měsíců. Proč to říkám? Protože ve vazbě na to jsme dělali některé pozměňovací návrhy.

Musím říct, že se podařilo dohodnout, že přeregistrace bude za nulu, takže podnikatelé v této oblasti nebudou mít žádné zvýšené náklady, a že se podařilo snížit náklady na školení těch, kteří potřebují právě to vzdělávání, o kterých se hovořilo, na 20 tis. korun.

V průběhu procedury pak vám řeknu, co je potřeba udělat právě pro to, abychom sladili tisk 48 a 49 tak, jak bylo dojednáno právě s Českou národní bankou, aby ta přeregistrace netrvala pět měsíců, ale jenom čtyři měsíce, a k tomu vazbě na účinnost toho zákona. Děkuji.

Vážený pane předsedající, paní ministryně, předkladateli, kolegové, kolegyně, na prvním místě bych chtěl říct, že ta předloha, tak jak byla původně, skutečně dospěla do pozice, která je velmi dobrá, a když se vám podaří schválit pozměňovací návrhy tak, jak je bude předkládat zpravodaj.